Co to je agrolesnictví? Když to řeknu zjednodušeně, je to způsob hospodaření, který kombinuje pěstování dřevin a klasickou zemědělskou produkci.

Druhá věc.

Jsou tam i nějaké dotace, ne? Pan poslanec už nechce vystupovat. Prosím paní poslankyni Kovářovou.

Česká vláda zaváhala, když nebyla schopna dosáhnout toho, aby byla adaptační legislativa předložena včas a Parlament ji tak mohl projednat v klidu. Využily toho jiné státy, my v České republice ale asi chceme být papežštější než papež. Proč se příprava adaptačního zákona tak protáhla? Nevadí vám právní nejistota, která se tak vytváří, a nemrzí vás, že Česká republika je kvůli tomuto zaváhání opět na chvostu Evropy? Děkuji za odpověď. Děkuji a prosím pana premiéra.

Zkuste se zeptat pana Chovance, proč mu to trvalo rok a půl a proč to nedal do vlády.

Já myslím, že ve Sněmovně se určitě na tom domluvíme, aby to bylo zjednodušeno. Prosím paní poslankyni.

Zanedbala se osvěta, informovanost, vznikla panika mezi obcemi, samozřejmě také mezi firmami, byly vynaloženy zbytečné náklady, takže toto mohla udělat už vaše vláda, váš pan ministr, a nestalo se tak.

Tak si to nastudujte, paní poslankyně. Neudělali vůbec nic.

Další bude pan poslanec Kupka. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, elektronický nástroj zadávání veřejných zakázek by měl být určitě vzorem transparentnosti, navíc ve vládě, která říká, že má být vzorem transparentnosti. V případě NEN, jak se tomu elektronickému nástroji říká, ten vzor ale vypadá tak, že za chyby při jeho zadávání udělil ÚOHS už dvě půlmilionové pokuty. Dalším důkazem nehospodárného vládnutí je fakt, že stát pořídil informační systém za stovky milionů korun, který je bezmála čtyři roky po spuštění minimálně používán a nelze ho označit jinak než jako debakl.

Dovolte mi odcitovat ze závěrů NKÚ: Opožděné vybudování NEN za více než 230 mil. korun spolu s jeho provozem, za který MMR hradí přibližně 4 miliony korun měsíčně za situace, kdy jeho používání nebylo stanoveno jako povinné, a při současném využívání individuálních nástrojů s sebou nese značné riziko neefektivního vynakládání peněžních prostředků.